Nyní poprosím paní poslankyni Kláru Dostálovou, ovšem ta není přítomna, takže její interpelace propadá, a přistoupíme k interpelaci pana poslance Kubíčka na pana ministra Bartoše.

Není přítomna, tato interpelace tedy také propadá. Dostává se na pana poslance Jana Sílu a jeho interpelaci, připraví se opět paní poslankyně Jana Hanzlíková. Děkuju za slovo, vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové. Já bych chtěl interpelovat ministra Válka, a sice v takové věci, která by mohla zlepšit situaci našich pojištěnců, co se týká dostupnosti stomatologů. Jde o takovýto problém: absolventi stomatologové po zaučení odchází do privátních praxí, kde ale neuzavírají smlouvy s pojišťovnami a pracují za hotové peníze pacientů, takzvaně cash, to znamená dvojnásobné až trojnásobné ceny si účtují, než by jim zaplatila zdravotní pojišťovna.